Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací Nejdříve návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací.

Počty členů těchto stálých delegací jsou určeny jednacími řády nebo vnitřními předpisy jednotlivých meziparlamentních organizací. Stálé delegace do meziparlamentních organizací jsou složeny z členů obou komor Parlamentu. Poslanecká sněmovna musí stanovit počty poslanců v jednotlivých stálých delegacích. V minulém volebním období byla Poslanecká sněmovna v jednotlivých delegacích zastoupena takto: stálá delegace parlamentu do Meziparlamentní unie měla osm poslanců, ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO deset poslanců, z toho pět se stalo členem a pět se statutem náhradníka. Ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pět poslanců, z toho čtyři se statutem člena a jeden se statutem náhradníka. Ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy bylo deset poslanců, z toho pět se statutem člena a pět se statutem náhradníka. Ve stálé delegaci Parlamentu do Středoevropské iniciativy bylo pět poslanců, z toho tři se statutem člena a dva se statutem náhradníka. Navrhuji tedy přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna

Otevírám k tomu rozpravu a ptám se, kdo se hlásí. Písemnou přihlášku do rozpravy nemám.

Takže i podrobnou rozpravu končím.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat a zřídili jsme stálé delegace Poslanecké sněmovny a určili počet členů jednotlivých stálých meziparlamentních delegací.